Museli jsme zvýšit platy.

Nakonec jste to sledovali také, i když z opozičních lavic. A my jsme jim chtěli zabezpečit nejen důstojný život odpovídající nezpochybnitelné náročnosti povolání lékařů a sester, ale i dalších, dalšího obslužného aparátu, abychom zejména zabránili hromadnému odchodu kvalitních pracovních sil z oboru zdravotnictví do zahraničí.

Já jsem z jižní Moravy stejný problém Rakousko, úplně to samé.

Musíme adekvátně ohodnocovat naše lékaře a lékařky.

Velmi děkuji, paní předsedkyně.

Nemusíte mě...

A teď ke zdravotním pojišťovnám. Od doby, kdy jsme převzali resort zdravotnictví, tak celkové zůstatky zdravotních pojišťoven po období poklesu a stagnace, ty grafy jsem tady měla mockrát, se začaly zvyšovat až na dvojnásobek hodnoty, kterou měly ve chvíli, kdy jsme resort přebírali.

To zpoždění, kdy vám to pojišťovny potom refundují, to už víte určitě, tak mají nějaké zpoždění. Odhadovalo se to. On po bitvě je každý generál. Nevymlouvám se, byla to veřejná služba a dělali jsme, co jsme mohli, tak jako děláte vy teď v této těžké krizi, která je také složitá. Takže jenom takovou stručnou komparaci.

Takže systematicky jsme navyšovali platby za státní pojištěnce tak, abychom dorovnali dluh v systému, který tu byl po léta předcházejících vlád vytvořen.

A pak si řekněme, jestli bylo, nebo nebylo zdravotnictví podfinancované. My jsme navýšili platby za státní pojištěnce o téměř 75 miliard korun. Ale ten nepoměr si myslím, že je evidentní.

Bylo to prostě těžké období. Nechci už ho tady připomínat.

A bylo zcela opodstatněné v důsledku aktuální situace.

Jestliže se nám takhle navyšují ceny, tak se nám to promítá všude. Rostou ceny léků. Rostou ceny úkonů. Budou vyšší náklady zdravotníci a tak dále, to se o tom tady můžeme bavit hodiny. To znamená, má to na to vliv a má to samozřejmě jasný důvod.

Ale je to další výdaj, další náklady. A ty peníze budou potřeba.